Děkuji. Ještě než mu dám slovo, pan poslanec Václav Votava se omlouvá na celý den z rodinných důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já ten zákon považuji za nedostatečný.

Ale ten zákon se zaměřuje jenom na to, kolikrát napíšu, že za mnou někdo přišel do Poslanecké sněmovny a oslovil mě s něčím. Ano, chodí za mnou odboráři, chodí za mnou představitelé různých profesních skupin, a vlastně celá ta věc bude spočívat v tom, jestli někoho zapomenu zapsat, nebo nezapomenu, a jestli ten předmět toho jednání bude naprosto stejně zapsán, nebo nebude.

Pak to dopadne tak, že budou lobbovat u neziskových organizací a ty si rozeberou jednotlivé poslanecké kluby, a aby se poslanci, kteří budou de facto mít problém se s kýmkoli setkat, aby uvedli to, co uvést mají správně, tak to za nás budou dělat neziskové organizace s politickým programem. Já si myslím, že to je úplně špatně, protože pak se ústavní členové Parlamentu obecně dostanou do ještě daleko větší bubliny, než do které se dostávají teď.

chybí mi v tom návrhu zákona právě úředníci a politici, kteří mají na starosti dotační programy, ROPy apod., protože tam přece se řešily v minulosti největší problémy. Proč to v tom návrhu zákona není zaneseno? Proč tito úředníci a politici v tom návrhu? Takže to nevadí, že se rozkrade 14 miliard v jednom kraji, ale vadí jenom to, že se politik, to znamená poslanec, s někým setká a s někým bude jednat, a je potřeba jim to zakázat. Tak to chápu já.

A pokud to nedokáže, tak navrhujeme zdanění až 100 procent. Máme samozřejmě přímou volbu, odvolatelnost politiků, která znamená, že pokud se něco takového stane, tak ne že několik dalších let dokončí mandát, ale že ho prostě lidé mohou odvolat, pokud mu něco takového prokážou orgány činné v trestním řízení a soud. Máme i další věci, které se týkají protikorupčního programu. Ale tady se bojím, tak jak řekl můj předřečník Marek Benda, že si odškrtneme nějaký kodex a že to stejně nebude fungovat.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Jak víte, děje se to poměrně často. Obracejí se na nás různé skupiny osob se svými problémy, obrací se na nás hodně lidí, kteří se na nás obracejí opakovaně, a opakovaně jim reagujeme. Obrací se na nás třeba i velmi často Rekonstrukce státu. Já se chci zeptat paní ministryně, jestli podle tohoto zákona je Rekonstrukce státu brána jako subjekt, který splňuje § 3 Lobbista. To bych potřebovala vědět, protože to si myslím, že také je velmi důležité, abychom si tady řekli.

Také se těším na definici toho, jak se bude definovat poradce prezidenta republiky.

Za p) poradce člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.